Takže moc prosím tuto ctěnou Sněmovnu, aby nenaskakovala na některé bych řekl až šmírovací praktiky některých poslanců a poslaneckých klubů, aby zachovala chladnou a racionální hlavu, protože o tom demokracie je, a ta stojí právě na hodnotách, jako je svoboda, svoboda pohybovat se, svoboda věřit něčemu, svoboda mít nějaký vztah klidně k nějaké straně, ať už je někdo členem, anebo třeba členem není, ale určitě by ho to nemělo nějakým způsobem vylučovat ze společnosti a z nějakých dalších voleb, pokud neporuší zákon.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice stručně.

A proč ta nestrannost radních je důležitá?

Takže jak by tohle člověk mohl posuzovat ve vztahu k vysílání v televizích, pokud by byl sám aktivně u jedné strany nebo u jednoho kandidáta účasten? Proto tady jenom chci připomenout, že to je podstata věci, proto také volební výbor konstatoval, že po té rozpravě, která se vedla, kde byla možnost samozřejmě objasnění pohledu pana radního, volební výbor konstatoval, že to jednání, jaké je popsané, jaké je zdokumentované, narušuje tu nestrannost a nezávislost. Takže já prosím, ať myslíme na to, že každý si může svobodně vybrat, kde se chce profesně realizovat, může si každý vybrat, jaký tým bude zastupovat, ale není možné chtít oboje, být radním, který bude posuzovat nestranně a nezávisle mediální obsah, a zároveň kopat za jednu stranu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Moc děkuji. Mě vždycky strašně moc baví od paní místopředsedkyně její rychlé soudy. Ona je prostě se vším strašně rychle hotová. Takže já bych tady chtěl připomenout, že například díky rychlému soudu, který měla na televizi Prima i na České televizi, je na ni dána žaloba za to, že označila jednu nejmenovanou organizaci, že žije z proruských peněz.

A toto se mi samozřejmě nelíbí, protože to není demokratická věc, to není věc hodnotová, to není věc respektující jiné názory, jiné postoje, to je prostě a jednoduše, jak už jsme tady byli zvyklí už v minulém volebním období, a například v tom volebním výboru to bylo patrnější, prostě já to nedokážu jinak říct, ale šmírování. Protože velikánským fotoaparátem focení na dálku nějaké osoby, kterou potom chci opravdu dehonestovat, tak to s tím souvisí, jak jsem toho byl také účasten v minulém volebním období. A není to moc příjemné, protože potom se proti vám samozřejmě na sociálních sítích zvedne vlna jakéhosi odporu. Takže já bych byl velmi opatrný k těm rychlým soudům, obzvláště od paní místopředsedkyně. Děkuji.

No, tyto dvě zprávy, nebo respektive tyto dva audity nejsou ve výroční zprávě České televize, protože si to neodsouhlasili. Takže na jednu stranu vy dáváte strašnou vážnost radě, co ta rada všechno může, ale když se potom podíváte do těch střev, tak zjistíte, že vlastně ta rada ve své podstatě nemůže vůbec nic.

Je to tak, je to tak prostě!

Stále je protežována jedna strana. Děkuji. Prosím, máte slovo.